Byla to vlastně naprosto absurdní situace.

Já si teď dovolím malou odbočku. Šlo o čistě politické rozhodnutí tehdejší opozice, která se zachovala podle hesla čím hůř pro vládu, tím lépe pro nás.

My takto postupovat opravdu nebudeme. A myslím, že je to znát i na tom, jak jsme v komentování covidových opatření zdrženliví. A že by bylo co kritizovat!

Ale to samozřejmě nebyl konec. Vláda takový zákon poslala do Sněmovny, ale opozice si ho chtěla upravit. Ten výsledek všichni známe, byl to politický kompromis.

Jedním z klíčových parametrů toho zákona byla jeho omezená platnost, a sice do konce února letošního roku. I tak nám však na tuto nemoc umírají desítky lidí denně, dvacet jedna až sedmitýdenní průměr. Doposud navíc neznáme všechny dlouhodobé zdravotní dopady této nemoci.

O tom se nyní nemluví. Ba co víc, z některých kroků vlády by člověk snadno nabyl dojmu, že covid vlastně zmizel, nebo minimálně nepředstavuje žádné riziko. Ministerstvo zdravotnictví rezignovalo na jakoukoliv podporu očkování proti této nemoci.

Paralyzovány jsou menší i střední podniky, které nemají lidi.

Jako by si vláda řekla: omikron není takovým rizikem, pojďme to pustit a uvidíme, co se stane. Ale přiznávám se, že mám obavy, co bude dál. Dnes ale všechny kroky této vlády působí demotivačně nejen k očkování, ale i dodržování nařízených opatření. Ale respektuji, že toto je vaše strategie.

Já se tedy musím zeptat proč? Jaké jsou k tomu důvody? Nebo se chystáte změnit přístup? Můžete předložit tyto studie a analýzy?

Ve svém programovém prohlášení píšete: Každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů.

Tak kde to prosím je? Jsem přesvědčena, že pro projednávání ve stavu legislativní nouze objektivní důvody prostě nejsou. Vláda slovy ministra Válka počítá s tímto zákonem jako s pojistkou do budoucna. Do jakého budoucna prosím? Ale především do Sněmovny skutečně přišel legislativní paskvil, který není možné schvalovat v rámci jednoho dne.

A proč máme tedy ministra pro legislativu? Už jen to by mělo být jasným signálem, že zákon je třeba projednat ve standardním režimu.

Já zde i přiznám, že si nedovedu představit, jak by musel být ten návrh upraven, aby ho náš klub podpořil. Ale jistě by se alespoň odstranily některé problematické pasáže a hlavně by byl podroben diskusi, protože to se doteď v podstatě nestalo.

Pokud by se nedej bože epidemická situace zhoršila natolik, že by bylo potřeba přijmout zásadnější omezení, tak tu máme přece nouzový stav. Není žádný rozumný důvod přijímat další zákon, když už zde jeden máme.

A teď k věcným výhradám. Už jsem zmínila, do Sněmovny přišel návrh, kde chybí ten nejzásadnější parametr, konec účinnosti zákona.